Takže nejdřív budeme hlasovat, že to bude druhý bod po třetích čteních. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Čili bude to druhý bod po třetích čteních. V tom případě ta alternativa, aby to bylo 10 minut po písemných interpelacích, zbývá na zítra, protože je odhlasováno a musí být načtena znovu. Další byl návrh pana kolegy Michálka, aby jako první bod třetích čtení dneska byl střet zájmů. To znamená po projednání nebo před projednáním stavebního zákona aby byl střet zájmů.

Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování číslo 302, ze 102 přítomných pro 37, proti 5. Návrh nebyl přijat.

To je hlasovatelný návrh.

Čili první hlasování, že bychom třetí čtení střetu zájmů hlasovali mimo středu, pátek 9 až 14, to je první hlasování, ano?

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Hlasování číslo 304. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.

Ano?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Takže je to pevně zařazeno, situace v Liberty, na čtvrtek jako pátý bod po skončení písemných interpelací. Tím jsme vyčerpali všechny návrhy na změnu pořadu schůze, a můžeme se tedy zabývat zařazenými body na této schůzi.